A nyní budeme hlasovat o tom, že tento bod bude zařazen dnes jako první.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dále mám zde návrh od pana poslance Karla Havlíčka, který přichází s návrhem na zařazení nového bodu, a to je Covidová podpora podnikatelům. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?

Mám zde dva návrhy: před bod pana poslance Havlíčka, nebo po něm, což padá, a poté ho chce zařadit po korespondenční volbě. Prosím, máte slovo, paní předsedkyně. Jenom maličkost, pane místopředsedo.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh?

Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl přijat. Jako třetí bod dnešního jednání by to měl být bod 58.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní je zde návrh na zařazení nového bodu, který přednesl pan poslanec Rozvoral, a to je Informace vlády o ukončení restrikcí a dělení společnosti na dvě kategorie. Je to nový bod.

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl akceptován.

Dobře, v tom případě modifikace návrhu, aby tento bod byl zařazen po dnes pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. A dále je zde návrh, aby tyto dva body byly zařazeny dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Dále je zde návrh paní poslankyně Peštové, abychom sněmovní tisk 56, bod 43, změnový zákon, zařadili jako první bod dnes. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?